Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím říct, že trošičku jsem překvapen a nedělá mi velkou radost, když hlavní debata při transparenční novele, která byla připravena Ministerstvem zdravotnictví, která prošla standardním legislativním procesem, kterou schválila vláda a která zavádí zveřejňování smluv a další opatření ke zvýšení transparentnosti, se v rámci tohoto třetího čtení zcela dostala na okraj a hlavní debata se vede o znovuzavedení nadstandardu, jak řekl pan poslanec Heger. Musím říct, že debata má dvě roviny. První rovina je řekněme nějaká ideová, která se tady promítla i zčásti ve vystoupení poslanců pravicové opozice zcela legitimně a zcela logicky. Druhá oblast je technická. Jakým způsobem je tento záměr připraven. V rozpravě zazněla otázka, výzva pana poslance Hegera na předkladatele, jak je to právně připraveno, jak je to ústavněprávně připraveno, jak to garantuje Listina základních práv a svobod. Odpověď byla, že v nálezu Ústavního soudu je, že se péče může rozdělit na hrazenou a nehrazenou. To si myslím ale vůbec nic neříká o technické kvalitě tohoto návrhu. A já si myslím, že i část poslanců pravicové opozice je si vědoma toho, že po technické stránce nejde o příliš zdařilý návrh. Nicméně z jistého logického hlediska se asi budou chovat, jak se budou chovat. Vždycky bude existovat zcela zásadní nerovnováha v postavení lékaře nebo poskytovatele a pacienta. Vždycky. Pacient vždycky bude v drtivé míře odkázán na to, co mu lékař nebo zdravotník řekne. Já samozřejmě potvrzuji slova pana docenta Svobody, že drtivá většina lékařů dělá první poslední pro své pacienty. Ale Gaussova křivka platí i ve zdravotnictví a určitě jsme se setkali a setkávat se budeme s těmi, kteří nebudou váhat a využijí postavení, které vůči pacientovi mají, k tomu, aby řekněme finančně nějakým způsobem si pomohli. A v tom případě tady nebude žádná rovnováha. Tady nebude svobodné rozhodování pacienta, ale pacient z velké míry dá na to, co mu ten lékař řekne. V případě, že to bude takto bezbřeze zakotveno, nebudou tam dána jakákoli pravidla pro to hrazení, jakékoli podmínky, tak je možné v podstatě všecko. Ať mi zkusí někdo říct, jaká je rovnováha a jaká bude rovnováha onkologicky nemocného pacienta, když mu někdo řekne, že je tady lepší varianta a musí si připlatit sto tisíc. Poprosím kolegy o klid. Nebude tady žádná ochrana toho pacienta. Bude zcela vydán na milost a nemilost. A říkám, otevíráme takto koncipovaným návrhem Pandořinu skříňku. Zazněl tady argument, že se legalizuje praxe, kdy se obchází zákon. No tak spousta řidičů překračuje povolenou rychlost! Pojďme zlegalizovat tu praxi a zrušme nejvyšší povolenou rychlost, protože se obchází! To asi není argument.

Úmysl, který v tom mají, je určitě dobrý a myslím si, že je namístě debata typu lehké a těžké sádry a o dalších zdravotnických prostředcích, kde ta nerovnováha mezi pacientem a lékařem nebude. Ale chci jenom říct, to nelze dělat takto. K tomu je třeba, aby se vedla nejprve diskuse, jak politická, tak odborná, v rámci Ministerstva zdravotnictví. Pokud dojdeme ke shodě a najdeme zdravotnický prostředek, kde pacient nebude vystaven tlaku a kde ho to nebude ohrožovat, tak to musí projít standardním legislativním procesem, koaličním jednáním, jednáním ve výboru, a pak se domnívám, že to má smysl. A já tady odpovím na otázku pana profesora Vyzuly, kterou mi kladl. Ano, já tady dávám závazek, že jsme připraveni k této debatě, že jsme připraveni na odborném fóru tuto věc rozdiskutovat a případně vytipovat ty zdravotnické prostředky, kde to nebude problém. Před koncem roku má být znovu otevřena novela zákona 48 a pak si myslím, že toto můžeme udělat. Nicméně bohužel tak, jak je to připraveno, tak je ten návrh velmi nebezpečný. Děkuji panu ministrovi. Táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Navrhuji hlasovat o tom jako o celku. Táži se, zda s tím má někdo problém či námitku proti tomuto postupu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování, ale dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti? Hlasování končím.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych říct, že zdravotní výbor odhlasoval určitou hlasovací proceduru, nicméně vzhledem k tomu, že jsme si tady odhlasovali teď určité změny, tak budu upravovat postup garančního výboru podle této změny. Především bych chtěl vytáhnout z usnesení zdravotního výboru bod A6, abychom o tomto bodu hlasovali samostatně. Dále bychom hlasovali o bodech A1 až A30 dohromady, protože jsou to všechny body, které byly odhlasovány zdravotním výborem.

Ten se týká slučování zdravotních pojišťoven, které schvaluje vláda. Já bych to potom vysvětlil všechny body před každým hlasováním, ať to neříkám dvakrát.

A potom návrh zákona jako celek. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Slyšeli jste návrh procedury pro hlasování. Vnímám přihlášku pana poslance Marka Bendy k proceduře a pana poslance Ludvíka Hovorky a dalších. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já nemám žádné pochybnosti o tom, že to takhle má dopadnout. Jenom jsem přesvědčen, že zpravodaj musí předložit proceduru, kterou navrhl výbor. Není možné, aby byla měněna tato procedura. Protože souhlasím s návrhem, tak jak jej pan zpravodaj předložil, a je tam jediná změna, že A6 se hlasuje dříve a pak A1 až A31, tak si dovoluji tento návrh přednést jako změnu procedury proti výboru. Ale myslím, že to nesmí fakt dělat zpravodaj. Zpravodaj má předložit to, co odsouhlasil výbor.